K tomu projednávání z mého pohledu z pozice zpravodaje je dobré připomenout a vlastně i navázat na slova pana ministra. Skutečně byly poměrně rozsáhlé debaty o tom, jestli je nutné zřizovat nový úřad, nebo jestli by nebylo možné jít jinou cestou, například rozšířením pravomocí stávajícího Drážního úřadu. Kdo z vás tu problematiku sledujete, tak připomenu, i já sám jsem ze své pozice poslance o této alternativě hovořil. Zmiňoval jsem se, že mě ta myšlenka zaujala v prvním čtení zákona, ale po debatách jak tady v rámci koalice s koaličními partnery, tak s kolegy z Ministerstva dopravy nakonec tedy na úrovni naší, mohu říci koaliční, převládá v tuto chvíli názor jít tou cestou, jak byl vládní návrh zákona podán, to znamená zřídit nový ústřední správní orgán, který bude nazván regulační orgán, úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře. Co se týká pozměňovacích návrhů, já jsem sám ještě také po dohodě s Ministerstvem dopravy jeden drobný zpřesňující, který se týká přechodných ustanovení, podal. Tolik v tuto chvíli ze strany zpravodaje. Děkuji za pozornost. Ještě než spustíme rozpravu, konstatuji došlé omluvy.

Krátce si užiji možnosti využití přednostního práva. Bude to velmi stručné. Můj pozměňovací návrh se skutečně týká pouze přechodných ustanovení, konkrétně § 10, kde definuje a zpřesňuje moment, kdy úřad bude vznikat a kdy budou probíhat výběrová řízení na obsazení volných služebních míst. Vysvětlím, že ke stávajícímu textu se v úvodu odstavce výslovně doplňuje věta, že výběrová řízení se před vznikem úřadu mohou konat teprve po schválení první systemizace tohoto úřadu vládou. Je to tedy pouze upřesnění postupu, jak bude ten úřad vznikat a jak se budou jednotlivá místa naplňovat. Je dobré tady říci to, že návrh, který teď předkládám, byl projednán i s Ministerstvem vnitra, které je právě, co se týká služebního zákona, garantem systemizovaných míst, takže je tady i meziresortní dohoda. Tolik vysvětlení k mému pozměňovacímu návrhu, ke kterému se poté přihlásím. Děkuji panu poslanci Kolovratníkovi.

Děkuji, pane místopředsedo. I u tohoto tisku bych ráda odůvodnila pozměňovací návrh, který je uložen v systému a ke kterému se v podrobné rozpravě přihlásím za nepřítomného kolegu Karla Šidla.

Úprava navržená v bodě 3 vlastně upřesňuje a doplňuje vymezení základních působností regulačního úřadu včetně povinností ochrany oprávněných zájmů a práv všech subjektů z oblasti železniční dopravy regulačním úřadem. Děkuji za pozornost.

Pokud nikdo, obecnou rozpravu končím. Není tomu tak. Otevírám rozpravu podrobnou a nyní tedy pan zpravodaj v podrobné rozpravě avizoval svoji přihlášku. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Moc děkuji. Děkuji.

Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Není žádný návrh, o kterém bychom měli hlasovat po druhém čtení, proto končím druhé čtení bodu číslo 21, tisku 609. Děkuji panu ministru dopravy, děkuji panu zpravodaji. Budeme pokračovat dalším blokem ministra financí, a to bodem

Pane místopředsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky předkládám vládní návrh zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí. Jedná se o vládní návrh zákona sice menšího rozsahu, nicméně z hlediska plnění závazků členství v Evropské unii podstatný.

Nesmí být však dřívější než u zmíněného zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, který je zde nyní projednáván ve druhém čtení v rámci obecné rozpravy.

Jedná se o velmi heterogenní skupinu osob, od níž Ministerstvo financí dle platného právního řádu dosud buď žádná data nedostává, nebo jsou pro účely plnění závazků z členství v Evropské unii naprosto nedostatečná.